Včera jsme společně s premiérem Fialou podpořili tu iniciativu. Je skvělé, kolik dobrovolníků se tam přihlásilo. To je náš problém. A co se změnilo? Minulý rok?

Není to experimentální vakcína. Že to nefunguje, že vlastně to očkování je nesmysl.

Takže hospitalizace je... tam je vidět jasný efekt toho očkování.

Hospitalizace ukazují, že 69 % pacientů na jednotkách intenzívní péče tvoří neočkovaní pacienti. Neočkovaní pacienti!

My to stále opakujeme.

Proč?

Myslím, že... A já nemám problém, nevím, jak tedy poslanci hnutí ANO budou hlasovat pro.

A všichni zapomněli, jak jsme převáželi ty pacienty?

Já chápu, že to připravovali měsíce. My jsme se snažili, ale zkrátka je to velké riziko, je to velké riziko.

Takže to je to vysvětlení. A může mi někdo říct: Ano, mohli jste udělat stánky bez občerstvení. Ale já chápu, že někteří to nechtějí uznat.